Kromě toho, že posílení příjmů obou kategorií samospráv, tedy nejen krajů, jak původní návrh předpokládá, je účelné, je to také spravedlivé. Když se zaváděl druhý pilíř důchodové reformy, snížil se jak podíl krajů, tak podíl obcí. Když se nyní druhý pilíř ruší, měli bychom navyšovat podíl jen krajům? To snad ne. V takovém přístupu spatřuji nespravedlnost. Obce a města jsou diskriminovány. Nechci volit silná slova, nechci hovořit o protiústavnosti, ale o diskriminací obcí a měst v případě neschválení pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj mluvit musím. Ono také o nic jiného než o diskriminaci nejde a je potřeba si to říci zcela otevřeně. Otevřeně říci musíme i to, že v době současného ekonomického růstu je náprava této diskriminační nespravedlnosti docela jednoduchá a složitá by neměla být ani cesta k jejímu prosazení. Stačí, když většina kolegů pozměňovací návrh pod písmeny A1 a A2 podpoří. Dovolím si vám všem oznámit, že bych rád přivítal zahraniční delegaci.

Děkuji. Prosím, pokračujte, paní poslankyně. Zkrátka a dobře, stačí, vážení kolegové a vážené kolegyně, když většina z vás pozměňovací návrh pod písmeny A1 a A2 podpoří. Prosím vás o to a předem děkuji za případnou podporu.

Ráda bych řekla, že i tento návrh má moji plnou podporu. Děkuji za pozornost. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka a budeme pokračovat v diskusi. Já jsem si nedovolil nic jiného než citovat tady jednací řád, což je zákon. Nic jiného.

Děkuji panu poslanci Plzákovi.